Děkuji za posunutí návrhu v legislativním procesu, protože v opačném případě České republice hrozí postih za nesplnění povinností plynoucích z členství v Evropské unii. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Tak prosím, pane zpravodaji.

Přistoupíme k dalšímu bodu této schůze.